Vláda dnes přichází do Parlamentu s návrhem na rekordní deficit státního rozpočtu a je potřeba si říct vůbec, jak například máme plnění rozpočtu k 30. 6., co jsou tam za položky.

A proč? Takže nikomu jsme nevzali peníze. Plníme programové prohlášení vlády, ano, a není tady situace jak kdysi, když byla tady krize, že policisté neměli ani na benzin podle mé ochranky. Takže úplně jiná situace.

A přitom v některých zemích jejich výchozí pozice, vztah veřejného dluhu a HDP, je tam daleko horší. To je zásadně odlišné od našich čísel. Takže znovu můj oblíbený graf.

My jsme snižovali. Není pravda, že jsme nevytvořili ty rezervy. Toto je ta rezerva.

Takže dneska si nemyslím, že tyto diskuse o tom, kdo se zadlužuje a jak, že někdo vede v Evropě. Nikdo. Jenom u nás politici o tom mluví. Ale je potřeba se podívat na historii.

Uvidíme, jestli ho celý vyčerpáme, možná že ne. Takže já myslím, že je to rozpočet, který drží zaměstnanost, který podporuje investice, který je výhodný pro všechny občany naší země.

Takže i přes všechny problémy, které naše ekonomika má a se kterými se ještě setkáme, se dívám do budoucnosti s důvěrou, že se nám je podaří překonat a dokážeme obnovit chod našeho hospodářství. Jsem přesvědčen, že ve spolupráci vlády a zaměstnavatelů se nám podaří cestu z této krize nalézt, a uděláme všechno pro to, aby to bylo ve prospěch našich občanů. Nyní přečtu omluvu.

Nyní tady mám dvě přednostní práva, takže jako první vystoupí pan poslanec Miroslav Kalousek a připraví se místopředseda Sněmovny Petr Fiala. Pane poslanče, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

My jsme uměli šetřit v té ekonomice. Řekl mi tenkrát předseda hnutí ANO, dnešní předseda vlády, za poměrně bouřlivého potlesku podnikatelské veřejnosti, která to tak cítila. A já jsem se tak trochu styděl, protože jsem si říkal: Ano, kdyby to bylo politicky možné, rád bych v provozních výdajích šetřil ještě víc, ale už to prostě nešlo.

Prosím, dovolte, abych nejprve stručně okomentoval tu výdajovou část bilance a potom tu příjmovou.

Že je potřeba bojovat se suchem, to víme několik let.